V případě, kdy účastník odejde do důchodu později, je to přesně naopak.

Naspořené peníze ve druhém pilíři jsou majetkem pojištěnce. Výběr příspěvku zajišťuje sociální pojišťovna, která následně finanční prostředky předá jedné z několika důchodových správcovských společností.

Důchody z druhého pilíře mohou mít formu dočasného, nebo doživotního důchodu, nebo programového výběru.

Vybrané příspěvky jsou zhodnoceny na kapitálovém trhu doplňkovou důchodovou společností.

Představuje počet let, během kterých důchodce přispíval na důchodové pojištění. Je stanovena sociální pojišťovnou a určuje výši důchodu.

Tak.

Pane předsedo, já se omlouvám, ale opět vás budu vést k tomu, abyste dodržoval jednací řád, konkrétně § 59 odst. 4, a mluvil k věci, protože srovnání důchodových systémů skutečně nesouvisí s tím, že tady řešíme posouzení podmínek pro projednání tohoto tisku ve zkráceném jednání. Já myslím, že to řeší, protože problém je v tom, že... Ale dobře, já to posunu.

A to mezinárodní srovnání jsem tady dával už ve svém prvním projevu v úterý. Zajímavé je, že mi nikdo do řeči neskočil. Takže byste si ve vedení Sněmovny jako, vy jako předsedkyně, měli udělat trošku pořádek, aby byl stejný metr.

A teď vám Slovensko vadí a v úterý vám nevadilo. Tak tomu nerozumím! Já nebudu mluvit za kolegy. Máte mluvit k věci.

Sama jste říkala, že jste tady nebyla. Nemluvíte ale v tuto chvíli k tomu, co je předmětem našeho jednání, tak vás k tomu vedu.

Ten nemluvil vůbec o důchodech ve značné části svého projevu.